Chci říct, že návrh na klouzavý mandát vychází i z naší návštěvy v rámci mandátového a imunitního výboru, který podnikl pracovní cestu do rakouského parlamentu, a tam nám kolegové ukázali, jakým způsobem to funguje, vysvětlili podrobnosti a uvádějí, že jsou s tím velmi spokojeni, s fungováním toho institutu v praxi.

Myslím si, že klíčovým přínosem klouzavého mandátu dobrovolného typu je, že ministrovi, který chce vykonávat svoji práci dobře, nebudeme házet klacky pod nohy tak, aby měl další a další povinnosti. Všichni si uvědomujeme, že to je velmi vyčerpávající, náročná funkce, že to je jeden z klíčových lidí, kteří se podílejí na řízení státu, a opravdu pokud chceme, aby ten stát dobře fungoval, tak tito lidé by měli mít velmi dobré podmínky pro výkon svojí práce.

Děkuji za pozornost.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jsem k tomuto návrhu také lehce skeptický, ale vím, že ho vždycky výrazně chtějí vládní strany.

Skutečně to pak vede k tomu, už dneska jsme v situaci a vím, že tato vláda už nemá víceméně asi důvěru této Sněmovny a už tak jako končí ale jsme v situaci, kdy dotlačit sem alespoň jednoho ministra, abychom vůbec mohli jednat, se stává čím dál tím obtížnější a problematičtější.

A jenom to jsem chtěl říct: Naprosto chápu, že máme projednáno, prochází Sněmovnou, ale mám velké pochybnosti o tom, jestli se tady na závěr získá těch 120 hlasů, které ve Sněmovně jsou zapotřebí.

Děkuji za pozornost.

My jsme někdy i pod tlakem některých médií a já tomu rozumím, je to atraktivní téma. Ale my chodíme do práce i na to ministerstvo! Já to velmi vítám.

To je strašně důležité a já vám můžu říct, že myslím, že patřím mezi ministry, kteří tady sedí docela často v té Sněmovně, relativně za to období. Myslím, že kdybychom šli do statistik, tak patřím skutečně mezi časté návštěvníky Sněmovny.

Ale prosím, když už na nás takhle útočíte, tak se taky trochu vraťme do historie. Já myslím, že ty statistiky by byly zajímavé, jak předchozí vlády chodily na písemné interpelace nebo na ústní.

A teď musíte sledovat ten pořad, máte svoje body, zastupujete tady ostatní ministry, to se často také stávalo, a do toho vám tiká čas na exekutivní rozhodnutí, kde na váš podpis čekají úředníci, stěžovatelé, účastníci řízení. Takže si myslím, že spíš bude zajímavé sledovat v příštím volebním období, kdo se vzdá možnosti ovlivňovat jako poslanec a to víme, že jde, obzvlášť když je aktivní, dění Sněmovny, pořad schůzí, upřednostňování a upozaďování některých bodů, a kdo to vezme vážně a řekne: Ne, já jsem zejména ministr.

Na straně druhé ta moc, kterou dává řídící funkce ministra, je velmi významná a měla by se dělat na sto procent. Takže se mně moc líbí, čímž končím, že je tady ta dobrovolná volba, čemu dám přednost, v tom navrhovaném znění. Děkuji paní poslankyni Válkové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si jenom v krátkosti dovolil doplnit předřečnici, paní profesorku Válkovou, i pana ministra Brabce s tím, jak jejich premiér Andrej Babiš neustále a dlouhodobě prosazuje zakotvení klouzavého mandátu do naší Ústavy.